Ráda bych také uvedla, že osoby, které zaměstnáváme na dohody, jsou jinde zaměstnány na hlavní pracovní poměr, a tak si sociální a zdravotní platí z tohoto zdroje. Ta novelizace vůbec nerozlišuje osoby pracující jen na DPP od těch, kteří pracují na hlavní pracovní poměr.

Já bych jenom prosím, zvažte, když někdo pracuje na hlavní pracovní poměr a má k tomu dohodu, jednu, jestli by se nemohla udělat výjimka a opravdu to nechat ve stávajícím modelu. Děkuji. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Fialová, připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já děkuji za slovo, paní předsedající.

Mě by zajímalo, jestli jste se zajímal, pane ministře, proč protože já jsem ze strukturálně postiženého kraje a vy berete možnost...

Z tohohle důvodu mě mrzí, že v důvodové zprávě se uvádí i úspory. Sám jste nám tady odpověděl, že úspory budeme znát až ve chvíli specifikace státního rozpočtu, proto by možná bylo fér vůči občanům představovat tento balíček až ve chvíli, kdy budete představovat návrh státního rozpočtu, aby občané viděli, že opravdu šetříte i na sobě a na výdajích státu a nejenom...